To by znemožňovalo provést kontrolní činnost tam, kde ze strany jiných orgánů veřejné moci probíhá kontrola ke zcela jiné oblasti, nesouvisející s tou předcházející.

Jakékoliv administrativní omezení, či dokonce překážka kontrolní postup zahájit bude znamenat obtížnou spravovatelnost této daně a faktickou pozvánku pro lidi, kteří třeba nemají čisté úmysly, které se naopak daří díky kontrolnímu hlášení v poslední době vytlačovat.

Celý proces stanovení daně, resp. její správy, je založen na součinnosti daňového subjektu a správce daně, kdy obě zúčastněné strany mají zájem na dosaženém výsledku v podobě řádného stanovení daně. Součástí tohoto procesu je i provádění kontrolní činnosti, kdy ostatně její velké procento bezprostředně reaguje na předchozí aktivitu daňového subjektu.

Při posuzování dopadů daného opatření je třeba mít na paměti, že proces daňové kontroly se neuplatňuje pouze v případě daní v užším slova smyslu. Používá se tedy při kontrole cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i v případě kontroly dodržování rozpočtové kázně.

Takové pojetí kontrol by vedlo ke znemožnění rychlého ukončení, či dokonce k nemožnosti kontrolní činnosti vůbec efektivně provádět. I při vědomí omezené možnosti opozičních stran účastnit se na legislativním procesu vládních návrhů zákona nelze takovýto způsob poslanecké iniciativy považovat za systémový ani transparentní, tím spíše, že jeho dopad je namířen prakticky na každou osobu v tuzemské jurisdikci. Samotný text paragrafovaného znění je zapotřebí odmítnout i po stránce legislativní. Kriticky lze hodnotit i skutečnost, jakým způsobem je odkazováno na jiný právní předpis, kontrolní řád a jeho obdobné využití.

Děkuji vám za pozornost.

Není tomu tak. V tom případě začínáme rozpravu podrobnou a tam je...

My také neříkáme, a tomu jsme se snažili vyhnout, aby mohlo dojít k omezení efektivity kontroly, a v tomto směru má Nejvyšší kontrolní úřad následně pravomoc opravdu data, která neohrozí kontrolní činnost, účel kontroly, a zveřejnit pouze ty údaje, které by opravdu nijak neměly ohrozit kontrolní činnost. V tomto směru pokládám tu výhradu vlastně za zodpovězenou. Míříme k tomu, aby opravdu opakovanými kontrolami zejména ty menší subjekty, menší obce a města, a samozřejmě také nejmenší subjekty podnikatelské nebyly zavalovány kontrolou nad únosnou možnou míru, s tím, že aby bylo jasné, tady v tom případě se jedná spíš o rozumnou měkkou redukci nesmyslné kontrolní činnosti, kdy kontrolní orgány, které se vydají za příslušným subjektem třeba i v režimu té významné kontrolní zátěže, tak jediné, co jim ten zákon, ta změna ukládá, je, aby svůj zásah zdůvodnily řádně a předložily i tomu kontrolovanému subjektu, proč tam v tom okamžiku jdou.

A nyní ještě v obecné rozpravě Marek Benda.